Sam je to nesmysl. Neodejdou. Česká republika obdržela tento rok 40 miliard korun z emisních povolenek.

Takže my dostáváme. Takže odejít z toho je samozřejmě nesmysl, naopak je potřeba tu směrnici změnit, aby v podstatě i ty firmy a všichni mohli plánovat, protože těžko může někdo plánovat, když za rok se to změní o 300 %. Já jsem vystupoval opakovaně, a pokud si nepamatujete, tak naposledy jsem blokoval Evropskou radu pět hodin.

A nechtěli kolegové, nechtěli ani slovo spekulativní kapitál.

A proč? Proč, pane předsedo Okamuro, který tady není?

Proč?

A to skutečně je jediná věc, jak můžeme lidem pomoci. A samozřejmě je tam další návrh zákonů ohledně příspěvku na POZE, je tam návrh zákona, co má pan Brabec, odkud přijdou ty peníze.

Potom bych rád reagoval a vlastně už, pokud můžu dopředu, na ten návrh, se kterým tady vystoupil pan poslanec Benda.

Prvním krokem bylo výslovně uznání jádra coby zdroje, který mohou členské státy používat jako technologii pro snižování emisí v energetice, co jsem já osobně prosadil do závěrů Evropské rady dne 12. prosince 2019. A bylo to vůbec poprvé, co Evropská rada uznala jadernou energetiku jako bezemisní technologii. Co tomu přecházelo?

A tím, že máme tu blokaci, tak jsem to prosadil. To bylo poprvé.

Také jsme to blokovali, také jsme vysvětlovali, že...

Takže to se dá všechno zkontrolovat.

Pan premiér Fiala bude mít obrovskou výhodu.